Děkuji za pozornost. Mezitím ještě přečtu některé omluvy, a to pana ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve středu čili dnes od 11 do 12 z pracovních důvodů.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jenom zopakuji, protože dotazy se stále opakují a chodí nám všem asi stejné nebo podobné: milostivé léto se týká všech dlužníků, kteří dluží veřejnoprávním věřitelům, ale u kterých to vymáhá soukromý soudní exekutor. Tak to jenom aby bylo jasné, jaké případy tam spadají.

Nesouvisí to s letními měsíci, prosím pěkně, to bych chtěl ještě tady říct.

Já tady připomenu, že posledních pět let kultivujeme prostředí exekucí a insolvencí, ale často to dopadá na soukromé věřitele.

Jenom připomenu, protože to se také neví, co všechno jsou veřejnoprávní věřitelé.

Když potom uděláte rozbor té třetiny exekucí, které jdou za veřejnoprávními věřiteli, tak v absolutních částkách 15 % mají zdravotní pojišťovny a ministerstva a další ústřední orgány, včetně veřejných vysokých škol, České televize, Českého rozhlasu, 9 %, dopravní podniky potom 3 %. To znamená, že ve výsledku tady skutečně směřujeme na třetinu exekucí, třetinu exekucí, která je takhle rozvrstvená napříč různými institucemi.

To byl jeden z pozměňovacích návrhů, to nebyla celá novela, to nebyl nový kodex nebo něco takového, to byl jeden pozměňovací návrh.